Tím jsme vyčerpali rozpravu k této věci. Pan předseda volební komise nám řekne, jak se bude postupovat. Prosím, pane předsedo. A klid prosím! Ať slyšíte jednotlivé kroky, které budeme dělat při volbě. Jde o volbu veřejnou. Děkuji za slovo. Pokud budete souhlasit, musím reagovat, protože jsem byl několikrát nařčen ať na mikrofon, nebo mimo mikrofon, že to nějakým způsobem ohýbám, nebo k tomu nepřistupuji férově. Jakkoliv mohu emoce u tohoto bodu chápat, za volební komisi a za mě jako předsedu je přece ten příběh jednoduchý. I kolegyně Zelienková a kolegové z opozice to vědí. Do stálé delegace při Radě Evropy je jasně dáno, jasně řečeno, že národní parlamenty vysílají své členy, takže zastoupení členů za jednotlivé strany odpovídá poměrným zastoupením výsledků voleb.

Nic víc, nic míň prosím za tím nehledejme. A tím chci apelovat i na vás ostatní.

Ten příběh je naprosto stejný. Pokud to, kolegové, takto vidíte, je možné při změně v orgánech Poslanecké sněmovny ve lhůtě normálně navrhnout stejný bod, tedy návrh na odvolání. V tom přece není žádný problém. Ale prosím pochopte, že volební komise nemůže být v tomto bodě tím aktivním, nebo tím, kdo to bude iniciovat. To jste vy, zástupci jednotlivých klubů. A poslední reakce na to, jestli hnutí ANO navrhne, nebo nenavrhne dalšího případného kandidáta, pokud to bude odhlasováno, teď zase mluvím za volební komisi, každou schůzi, to znamená teď i tu červencovou, která začíná za tři týdny, zařazujeme bod změny v orgánech, opět bude zařazen a tam se s tím můžeme vypořádat. Tolik za volební komisi než za mě jako poslance Kolovratníka. A nyní tedy hlasování. Reflektuji návrh pana poslance Stanjury, to znamená, že budeme hlasovat ve čtyřech krocích. První hlasování bude návrh na rezignaci Romana Kubíčka v kontrolním výboru, poté jsou navržena dvě samostatná hlasování o nominacích: Roman Kubíček do hospodářského výboru po Ivanu Pilném a nově Andrej Babiš do kontrolního výboru. Čtvrté hlasování by byl onen diskutovaný návrh na odvolání Kristýny Zelienkové. Kolegovi Laudátovi nemohu dát slovo, protože jsem uzavřel rozpravu k tomuto bodu a už máme proceduru hlasování, jak ji přednesl předseda volební komise, teď jsou volby a nominace Poslanecké sněmovny. Nyní rezignace Romana Kubíčka v kontrolním výboru. Požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o potvrzení rezignace pana poslance Romana Kubíčka.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní nominace, pane předsedo. První hlasování je nominace Romana Kubíčka do hospodářského výboru.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní druhá nominace a je to nominace Andreje Babiše do kontrolního výboru.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní návrh na odvolání ze stálé delegace.

Kdo je proti? Děkuji vám. Je to hlasování pořadové číslo 291. Z přítomných 133 pro 72, proti 33. Návrh byl přijat.